Vážená paní ministryně, ptám se, zda je tato situace standardní a zda se vám zdá přiměřené jednání, kdy se posudková komise sice omluví, ale pět měsíců nedá o situaci vědět. Možná že tento případ není ojedinělý a na vyjádření posudkové komise čekají takto řady občanů. Vážená paní ministryně, žádám vás o prošetření této záležitosti a také o to, abyste učinila nápravu a lidé s postižením se dočkali svých zpráv a práv také dříve, než zemřou. Děkuji za vaše sdělení, v jakém termínu bude pan Urban uvědoměn o dalším postupu. Děkuji za odpověď.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, interpeluji vás opakovaně ve věci zdravotnických prostředků a zejména jejich certifikace a problémů jak výrobců, tak notifikovaných osob.

Pro převážnou většinu firem, které jsou malé nebo střední, je velmi neekonomické budovat a udržovat zkušební infrastrukturu a v některých případech, jako jsou biologická hodnocení, klinické zkoušky apod., je to neekonomické a významně by to zvyšovalo náklady na vývoj, a tím i ceny konečných výrobků. Přestože v České republice jsou k dispozici zkušební technologie a odborníci schopní testy a zkoušky provádět, není na těchto pracovištích zajištěn elementární systém opatření zaručující a prokazující validitu poskytovaných výsledků a v procesu posuzování shody nejsou použitelné. Výrobci jsou nuceni hledat výrazně dražší služby v zahraničí.

Skutečně se to velmi různí. Toto velmi komplikuje jak sdílení informací, tak potom pátrání po těchto dětech.

Děkuji. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem tedy skutečně jeden z mála přítomných, ale víceméně proto, abych vám řekl, že nejsem ten správný, protože problematiku pohřešovaných dětí řeší Ministerstvo vnitra. Ale nechci tu mluvit za ministra vnitra. On se vám určitě rád sám pochlubí tím, co v tom dělá.

Milý pane ministře, děkuji. Ale já jsem se na vás obrátila ze dvou důvodů. A právě proto, že je ctí Ministerstva spravedlnosti tuto konferenci v září pořádat, proto jsem myslela, že by bylo vhodné nebo dobré v rámci našeho předsednictví se o toto pokusit. Děkuji.

A když ne my, tak věřím, že na vnitru se o to opravdu starají. Děkuji panu ministrovi. Protože je nepřítomen, také uvedu do pohotovosti paní kolegyni Váhalovou. Vážený pane ministře, na začátku tohoto volebního období jsme v Poslanecké sněmovně schválili dotační program, který měl sloužit rozšíření kapacit základních škol v okolí velkých měst, tedy v oblastech postižených tzv. suburbanizací. Tehdy mělo jít o přechodný nástroj na řešení palčivého problému, se kterým se potýkala města a obce, ve kterých infrastruktura zdaleka nepostačovala požadavkům. A právě na základě jejich podnětů jsem návrh na zřízení dotačního programu podala. Ani po třech letech fungování programu, který podle mého přesvědčení prokázal svůj smysl, nejsou všechny oprávněné požadavky uspokojeny, což ostatně i vyplývá z odpovědi vašeho předchůdce na moji nedávnou interpelaci ve stejné věci. Vyplývá z ní i to, že ministr Babiš se rozhodl tento dotační program ukončit. Zajímalo by mne, zda jsou pro ukončení skutečně dány důvody, tedy především do jaké míry byly uspokojeny požadavky vyplývající ze studie zpracované před zahájením programu. V případě, že zůstávají některé požadavky neuspokojené, bude skutečně postačující vypsání poslední výzvy letos na podzim, jak mě informoval váš předchůdce? Děkuji za odpověď. A prosím, aby vzhledem ke skutečnosti, že půjde o odpověď písemnou, byla podložena jasnými a klidně i vyčerpávajícími čísly, díky kterým bude možné si udělat o situaci obrázek.

Kolega Holík stále není, čili i jeho druhá interpelace propadá.